První téma, kterým chci začít, je otázka čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

Letos hrozí, že přijdeme o 24 miliard korun, a největší riziko je v operačním programu Životní prostředí, kde leží peníze, které přirozeně mohou generovat zaměstnanost, pokud je budeme schopni využít a investovat například do projektů masivního zateplování, do projektů snižování energetické náročnosti. Takže první věc, kterou vláda chce změnit, a začala na ní velmi intenzivně pracovat, je nepřipustit, abychom přišli o peníze z fondů Evropské unie, a minimalizovat ztráty, které vznikají v souvislosti s tím, že v těch systémech byly chyby. Soustředit se na to, těch 24 miliard rizika v letošním roce musí být minimalizováno, a současně je důležité při těch změnách tam, kde ještě vůbec bude možné dosáhnout nějaké změny, ty peníze nasměrovat do programů, které podpoří vznik pracovních míst. Další věc, která je důležitá pro vládu, je podpora zahraničních investic. My tady potřebujeme určitý pozitivní obrat. Nemůžeme jako Slovensko nabídnout euro, neplatíme zatím ještě eurem v České republice, nemůžeme jako Bulharsko a Rumunsko nabídnout extrémně levnou pracovní sílu, to není cesta pro nás. Nemůžeme ani nabídnout daňový dumping, protože máme téměř stomiliardový deficit státního rozpočtu. To, co můžeme nabídnout, je kvalifikovaná pracovní síla.

A tím kvalitním servisem vláda může teď začít.

Tohle už je dneska dávno minulost. Tam prostě byla řada problémů v minulých letech, destrukce podobná tomu, co se odehrávalo na úřadech práce.

Mluvím o Moravskoslezském kraji, mluvím o Ústeckém kraji. Čili aktivita vlády v oblasti přímých zahraničních investic. Za druhé podpora exportu.

V minulých letech opět už tam taky byla policie. Potřebujeme aktivní ekonomickou diplomacii, která se zaměří na rychle rostoucí trhy. Čili podpora exportu a ekonomická diplomacie. Nesmíme ztrácet čas tím, že se jednotlivé státní instituce budou hádat mezi sebou. Nesmíme ztrácet čas tím, že budeme uvažovat o jejich reorganizacích, že je budeme slučovat, rozdělovat a zase slučovat. Tohle všechno stojí energii, stojí to peníze a jenom to znechutí ty poslední lidi, kteří jsou ochotni pro stát v těchhle službách pracovat. To znamená, zaměřit se na výsledky, na efektivitu místo toho, abychom se zaměřili na neustálé reorganizace. Za třetí podpora drobného, středního podnikání, podpora modernizace českého průmyslu, využití Českomoravské záruční rozvojové banky, snižování administrativního zatížení podnikatelů, zavádění takových dotačních titulů, které podpoří moderní technologie, snižování energetické náročnosti. A teď jsem opět zpátky u fondů Evropské unie, které k tomu mohou výrazným způsobem pomoci. Tolik jenom velmi stručně několik poznámek k té první ose politiky zaměstnanosti a to je nová hospodářská politika vlády. Čili nikoliv plošné škrty, ale selektivní úspory v provozu státu, nikoliv zvyšování DPH, nikoliv škrty v oblasti investic nebo škrty v oblasti platů. Nová hospodářská politika vlády zaměřená na přímé investice, podporu exportu, podporu drobného a středního podnikání, modernizace našeho průmyslu. Teď mi dovolte, abych se v závěrečné části svého vystoupení vrátil zpět na půdu úřadů práce. Poté, když se úřady práce já doufám vypořádají s tím neblahým dědictvím po panu Drábkovi a budeme mít k dispozici opět funkční službu státu v oblasti zaměstnanosti, tak je důležité, abychom se soustředili na nové formy aktivní politiky zaměstnanosti. Nové formy by měly být zaměřeny na veřejně prospěšné práce pro lidi, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnání. Vytvářejí se nové programy v rámci aktivní politiky zaměstnanosti například v oblasti podpory práce na zkrácený pracovní úvazek. Rozvíjí se projekt sdílení pracovních míst mezi absolventy a mezi staršími pracovníky. Připravuje se projekt služeb pro domácnosti, kde je cílem využít potenciál tvorby pracovních míst v rámci sektoru služeb pro domácnosti, který roste. To znamená, tam by bylo možné najít uplatnění pro řadu lidí, kteří jsou dnes ještě stále v evidenci úřadů práce. Vláda má ve svém programovém prohlášení projekt snížení plateb sociálního pojištění pro příslušníky skupin, které jsou hendikepovány na trhu práce, to znamená lidi starší padesáti let, ženy po mateřské dovolené, mladí lidé do třiceti let. Čili předpokládám, že ministerstvo rychle připraví příslušnou legislativu tak, aby byla schválena v letošním roce, abychom nejpozději počátkem příštího roku tento nový projekt vlády byli schopni spustit. Očekávám, že by reálně mohl přispět ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti v těchto nejvíce ohrožených skupinách. Samozřejmě že vláda počítá s tím, že bude využívat i nadále zdroje z fondů Evropské unie. V letošním roce se počítá s tím, že se z národních zdrojů utratí zhruba tři miliardy korun na aktivní politiku zaměstnanosti z těch peněz, které jsou vyčleněny již teď ve schváleném zákonu o státním rozpočtu. Zvýšená pozornost, a to zdůrazňuji, z hlediska aktivní politiky zaměstnanosti bude věnována regionům, kde je dlouhodobě nezaměstnanost vysoká. Opět se jedná zejména o Ústecký kraj a zejména o Moravskoslezský kraj. Tam také došlo počátkem letošního roku ke zvýšení hmotné podpory, která je poskytována v rámci investičních pobídek na vytváření nových pracovních míst, pokud jde o dotaci na jedno nově vznikající pracovní místo. Předpokládám, že by to mohlo pomoci zaplnit volná místa v průmyslových zónách, která v těchto regionech ještě stále existují. Pokládám za velmi důležité, že by postupně, tak jak se budou teď konsolidovat úřady práce, měla být znovu obnovována spolupráce mezi úřady práce v regionech, mezi obcemi, městy, mezi krajskými úřady, mezi firmami. To, co pokládám za důležité například z hlediska nezaměstnanosti absolventů, bude také nově komunikace mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství a mezi kraji, tak abychom měli dostatek informací pro další vývoj vzdělávání v oblasti středoškolského vzdělávání. Tam potřebujeme lépe cílit výchovu, tak abychom snížili počet potenciálních nezaměstnaných v oblasti absolventů. I tady by úřady práce a Ministerstvo práce měly začít hrát mnohem aktivnější roli a úřady by mezi sebou měly mnohem více komunikovat.

Myslím si, že je potřeba dát prostor i názorům opozičních stran, aby řekly i své připomínky, své návrhy, své podněty pro novou vládu. Vláda je tady čtrnáct dní. Dnes by vláda měla projednávat své programové prohlášení, se kterým chce přijít do Poslanecké sněmovny 18. února, kdy se bude hlasovat o její důvěře. Já vás chci, vážené poslankyně a vážení poslanci, na závěr svého vystoupení ujistit, že politika zaměstnanosti, otázka podpory hospodářského růstu a vytváření pracovních míst bude v centru pozornosti práce a aktivit nové vlády. Je to jeden z klíčových strategických cílů, na které se nová vláda chystá jednoznačně zaměřit. Já si velmi rád poslechnu názory, doporučení a rady představitelů opozičních stran.

Čili až kolegové z ODS a TOP 09 budete vládě doporučovat, jakým způsobem by měla postupovat, prosím, myslete na to, co vy sami jste mohli udělat pro aktivní politiku zaměstnanosti v minulých letech, a myslete na to, co jste pro tu aktivní politiku zaměstnanosti ve skutečnosti udělali a jakým tragickým a katastrofálním způsobem to dopadlo.